Jedná se o peníze na sociální služby. Bohužel z mého pohledu se jedná o jinou položku, takže je to hlasovatelné. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Opět je to hlasovatelné, nicméně opět upozorňuji, že už jsme tam přesunuli částku 3,3 mld. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Než budeme pokračovat, prosím, pane poslanče, k hlasování. Máte slovo. Hezký podvečer.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.